Takže já bych byl rád, abychom dneska tu debatu rozhodli hlasováním jinak než hlasováním to rozhodnout nemůžeme.

Děkuji vám za pozornost.

Děkuji, pane místopředsedo.

Hovořil zde možná jako anonymní křesťan. A já jako křesťan, politik, zákonodárce chci říct, aby to tady zaznělo opravdu jasně a srozumitelně: nikdy jsem jediným slovem nezpochybnil hodnotu lásky.

Ale nezpochybňuje to ani o píď, ani o milimetr hodnotu té lásky samotné.

A dovolte mi ještě poslední věc. Pokud se vedou debaty o tom, že nechceme přiznat ta práva, tak já budu první, kdo bude podporovat to, aby pokud zde nějaká práva nejsou přiznána partnerům, registrovaným párům, tak abychom to učinili, ale v rámci občanského zákoníku, nikoli tou jednoduchou cestou redefinice manželství.

Jde jenom o to, aby se jim opravdu přiznala stejná práva, jako mají všichni ostatní.

Co se týče dětí, osvojování či výchovy dětí, tady k tomu mohu pouze sdělit právní argumenty, které jsou uvedeny i v odůvodnění této novely, ale já bych tady také ráda zmínila svou zkušenost, kterou jsem sdělovala tehdy na vládě, první Babišově vládě, kde vlastně i ty mé příběhy pomohly tomu, aby to ta vláda schválila. Protože já sama samozřejmě jsem měla vztahy, kde byly děti, ale bohužel jsem k nim neměla jako nebiologický rodič žádná práva. Myslím si, že každé dítě by mělo mít následného ochránce, opatrovníka, poručníka, kterého zná, který ho vychovává, a musím říci, že toto určitě pro homosexuální páry je jeden z těch klíčových důvodů, proč by se v podstatě měl narovnat ten poměr mezi heterosexuálními a homosexuálními svazky.